Chtěli jsme podpořit výrazně výstavbu studentských kolejí.

Změna daně z nemovitostí způsobí další nárůst. Dodal, že z navržených vládních kroků trčí kompromisy, které opticky rozpočtu pomohou, ale v důsledku prakticky nic nevyřeší.

Uvedl, že investoři pronajímající nemovitosti pravidelně tuto daň promítnou do výše nájemného. Všichni vám říkají, že prostě toto není dobře. Není to dobře, zástupci pětikoalice, vy tady proto zvednete ruku.

Nápad na zvýšení daně z nemovitostí je opravdu nebezpečný, opakuji. Tady mám už asi druhý nebo třetí citát pana současného ministra financí, který v době, kdy byl v opozici, hovořil zcela jinak.

Nechápu, proč by měl stát trestat někoho za to, že si pořídí bydlení. To není ta správná cesta. My naopak jako ODS chceme digitalizaci, zjednodušení stavebního řízení a nízké daně.

Takže to je k dani z nemovitých věcí.

Tento krok výrazně omezuje atraktivitu stavebního spoření pro občany, kteří chtějí šetřit na bydlení nebo využít stavebního spoření jako způsob určité investice. Jde o faktické zrušení stavebního spoření. Tady prostě opravdu ten produkt bude tak nevýhodný nebo tak nezajímavý, že jako jenom šílenec by si dneska znovu dával nějaké stavební spoření.

Snížení výše podpory o polovinu v době bezprecedentní inflace, s kterou vláda Petra Fialy prakticky nic nedělá, má za následek faktické zrušení tohoto produktu, který v České republice byl hojně využíván.

Stát se musí chovat nějakým konzistentním způsobem.

Zrušení části podpory ovlivní poptávku po bydlení a investicích a bude mít zcela jistě negativní dopad do ekonomiky a stavebních odvětví.

Nacházíme se, jak jsem již říkal, několikrát tady a prochází to napříč tím textem, v krizi bydlení.

Další věc daňového balíčku, navyšování cen dálničních známek.